Za prvé tedy bych chtěla požádat o podporu pro státní vyznamenání pro paní Milenu Bačkovskou. Takže pan poslanec Růžička, Bělica, Černochová navrhují a navrhneme i v podrobné rozpravě. V tom návrhu už máte dva návrhy, které jsme si osvojili nebo které sami navrhujeme.

Jeho vyznamenání medailí

Po absolvování Oxfordu vstoupil do diplomatických služeb.